Aspoň doufám. A skutečně z toho vládu ani nepodezírám. Tím chci říct, že náš návrh nesměřuje proti konkrétní vládě této či minulé, který fakt směřuje do budoucnosti, a stálo by za to to mít. A teď pojďme společně aspoň stručně rozebrat, co nám vláda vlastně navrhuje. Když se podíváte a ještě to máme dvou jazycích vytištěné, pokud ano, je to tak, takže tam jsou některé pasáže dvakrát.

Takže to nemůže být prostá smlouva, protože tady mluvíme o přenášení kompetencí na evropskou úroveň. A já pak budu citovat, podle kterých článků takhle usuzuji. Může být různý výklad. Nikomu neberu jiný výklad. Takže když to zjednoduším, vláda nám navrhuje, abychom schválili slavnostní úvod a závěr a ten vnitřek neratifikovali.

To by byl už jiný případ, tam bychom to museli ratifikovat jako celek.

A to je i není pravda.

Já s tím souhlasím. Nicméně na druhé straně máme nějakou zkušenost z vyjednávání s evropskými institucemi. Velmi často se to používá jako salámová metoda: vždyť už jste schválili nadpis a závěr, tak je třeba, abyste schválili i to, co je uprostřed. To je přece úplně normální. A aby bylo úplně jasno. Přestože nám političtí odpůrci říkají, že jsme protievropští, není to pravda. A velmi často tady říkáme, když říkáme Brusel, tak v tom Bruselu jsme i my.

Euro pokládáme ne za ekonomický, ale politický projekt, který se neosvědčil. A není to jenom teorie. Když se někdo na to podívá kritickým okem, podívá se, jak euro fungovalo v jednotlivých členských zemích, tak nepomohlo k tomu, co byl deklarovaný cíl.

A myslím si, že si můžeme odpovědět, a odpovědí nám na to statistická data třeba Eurostatu, zda to je pravda, že členské země eurozóny poté, co přijaly euro, že se přiblížila úroveň jejich ekonomik. Efekt je právě opačný.

A to pak není racionální kritická debata. Není to pravda, nejsme takoví, ale máme kritický pohled.

To má logiku v tom, jak evropská legislativa dneska stojí.

A já bych chtěl, abychom se na politické úrovni domluvili, že nás k tomu stolu budou zvát. Takže to je rovnocenný přístup.